Obce vlastnily například bytové fondy, větší města bytový fond v řádu tisíců bytových jednotek. Tyto bytové fondy privatizovaly občanům v té obci bydlícím a celkem logicky zohledňovaly v tomto svém počínání jakýsi z jejich hlediska veřejný zájem občanů té obce, to jest nikoli obce jako účetní jednotky a pouhý přínos do rozpočtu té obce, ale zájem, aby ti lidé měli i jakousi kapacitu a možnost získané bytové jednotky posléze spravit. A tehdy zastupitelstva ve většině v této zemi dospěla k názoru, že jestliže sídliště budou opravena a zateplena, jestliže staré činžovní domy z první republiky přestanou být oprýskané a zničené, ale jestli začnou hezky vypadat, že to je vyšší zájem než to, aby do rozpočtu obce za tu bytovou jednotku připlynuly prostředky na úrovni tržní ceny.

Takových situací každý komunální politik za volební období zažije celou řadu. To, co konala masově tehdy zastupitelstva a myslím, že to bylo jednoznačně pozitivní a že to obrovským způsobem k lepšímu změnilo tvář České republiky je dnes na úrovni masové trestné činnosti. Tak je to posuzováno. Já jsem sám osobně zažil při jednom soudu, kde jsem byl pozván jako svědek s jednou kolegyní z jiné strany z komunální politiky, která byla za něco takového obviněna a dnes už je naštěstí zcela zbavena jakéhokoliv takového obvinění, tak jsem zažil situaci, když jsem na toto upozornil státního zástupce.

Neboli mi v podstatě potvrdil interpretaci, že on si myslí, že by se tím zabývat mohli a že by v podstatě veškeré generace zastupitelů měst a obcí mohli případně začít stíhat. Proto vítám legislativní iniciativu, která tady je, která je založena na skutečné zkušenosti s těmi situacemi, se kterými se zodpovědní politici na komunální úrovni setkávají, a která jim trošku uvolní ruce a umožní jim rozhodovat v situacích, kdy to nejde posuzovat jenom ekonomicky a kdy dnes v podstatě každý městský radní, se kterým se bavíte, říká, že některé věci rozhodovat vůbec nechce, protože se bojí své kriminalizace. A já si myslím, že toto musíme změnit, a proto jsem připraven tento návrh podpořit. Eviduji zde několik faktických poznámek. Chci se zeptat pana poslance Petrů, zda se hlásí řádně, nebo s faktickou poznámkou. Dobře, tak jste v pořadí. Nejprve pan poslanec Urban s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já tu iniciativu také vítám a řeknu proč. Tam je na náměstí, hezkém náměstí, hotel, který se jmenuje Grand.

Po 89. roce ho privatizační komise zařadila do malé privatizace a od té doby měl asi deset majitelů, ale žádný provoz, takže ten hotel chátral, chátral.

Obec se rozhodla ten hotel zpátky vykoupit přesto, že to bude stát mnohem víc, ta tržní cena, než by samozřejmě měl v době, kdy prošel malou privatizací včetně nějakých koeficientů. Kdyby byl jenom ekonomický pohled, tak pravděpodobně by bylo nejlepší prodat to někomu dalšímu a pozemek, který je jistě lukrativní, na tom náměstí, tak prodat a nechat to třeba nějakému komerčnímu domu, bankovnímu nebo komukoliv jinému. To obec neudělala a je to dobře, protože občané si přejí něco jiného. A kdyby to bylo posuzováno pravděpodobně nějak striktně jenom podle ekonomických parametrů, tak by asi zastupitelé mohli mít nějaké problémy. Takže pustit do dalšího čtení a posoudit to po právní čistotě. A to si myslím, že určitě stojí za to takto obcím pomoci. Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já asi navážu na svoje předřečníky jako bývalý starosta.

Já vám také děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec. Vzhledem k tomu, že nikdo není přihlášen řádně, tak prosím, můžete vystoupit.

Tehdy totiž obce měly statut fyzické osoby. Respektive co není v zákoně napsáno přesně, tak se mohu chovat podle svého vědomí a svědomí. My jsme tady udělali z obcí veřejnoprávní korporace.